Děkuji.

To je odpuštění POZE, to není špatný odhad. Takže ano, ten odhad byl chybný o 2 miliardy, já si myslím, že pořád to číslo je nadnesené, to si řekneme, až uvidíme rozpočet.

Je to vědomé rozhodnutí vlády za říjen, listopad a prosinec platí POZE místo domácností, institucí a firem.

Takže ta chyba tam pořád byla z vaší strany.